Ta kontrola veřejnosti, toho zákazníka a tam to skutečně uvidí a rozhodne se sám. Prosím.

Vůbec nebudu reagovat na to vystoupení pana předsedy klubu STAN, protože je vidět, že tomu absolutně nerozumí a že neví, o čem mluvil, co to je ekonomika, co to je ta makroekonomika.

Děkuji, pane předsedající.

Byly příjmy, byly vysoké příjmy. Jaký byl výsledek? Naše země nic neušetřila. Nakonec jste to zabili tím, že jsme tady měli největší schodky v historii tohoto státu. To je ten výsledek.

Několikrát jsme to říkali a v diskuzích, ve kterých jsem byl, mi většinou představitelé ANO říkali no, ale celkový dluh není tak veliký. Všichni víme, co tu sedíme...

Mě mrzí, že se tady neposloucháme. Když se zvýší daň, cena vzroste, když se sníží daň, cena nepoklesne. Já jsem řekl, že je to zjednodušující, že to není pravda. Řekne, že to není pravda. Tak já nevím, kde jsme ve sporu. Já jsem řekl, že vystoupení vaší předsedkyně nebylo správné, nebylo pravdivé, bylo zjednodušující a po mně vlastně vystoupí kolega, kteří řekne to stejné, jinými slovy, a vznikne tady nějaký spor? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také rád zapojil do této debaty.

Já tady mám připravený takový graf, který jistě všichni znáte. Je to v podstatě upravený graf, řekl bych aktualizovaný, o něco, na co jste vlastně doposavad nikdo neupozornil.

Tohle je v podstatě rozpočtový výhled rozpočtu.

Ale jak by šel za vlády Andreje Babiše? Myslím si, že dneska se tady bavíme o opatřeních, která nejsou populární, která mohou někoho bolet. Ale obávám se, že kdyby tady zůstala vláda Andreje Babiše, že ta opatření by dneska musela být podstatně horší. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel, vážené kolegyně a kolegové, žasnu. Žasnu nad tou komedií, která se tady odehrává. Já bych se chtěl vyjádřit, prostřednictvím pana předsedajícího, k několika lidem, kteří tady hovořili ohledně potravin, ohledně zvyšování nebo snižování. Samozřejmě, že lidé, který vám říkají, že když cena roste, tak každý rád tu cenu navýší, když se má snížit, tak s tím nikdo nechce jít velice rychle dolů.

Pojďte se podívat, ty ceny rostou pořád.

Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat.

Všechno faktické poznámky.

I my v koalici máme třeba jiný názor na zrušení superhrubé mzdy. Já jsem vám chtěl nabídnout jednu věc. Řešíme tu nějaká konsolidační opatření, pojďme se věcně vrátit k těm jednotlivým opatřením. Já si skutečně nedělám s kolegy patent na rozum a říkám, že tam něco může být špatně nastaveno, že některé vaše návrhy můžou být skutečně racionální. Akorát vás upozorňuji, že my natolik považujeme ten stav veřejných financí za problematický, že chceme po těch dvou letech tu konsolidaci 150 miliard korun. Pak je nechci poučovat, ale elasticita je stav ceny a poptávky.